Děkuji za slovo. Já nemohu souhlasit, musím reagovat na pana poslance Peksu, který tady vystoupil v tom, že tady nějaký Okamura nebo nějaký Klaus nebo někteří další chtějí navrhovat vystoupení České republiky. Ale to přece je legitimní věc. To, že občané Velké Británie se rozhodli sami v referendu, že vystoupí z Evropské unie, tak patrně majorita občanů Velké Británie měla nějaký objektivní nebo subjektivní důvod k tomu, aby se rozhodla Evropskou unii rozpustit. Co se týká dohody o brexitu mezi Evropskou unií a Velkou Británií, tak já si myslím, že ta dohoda pro Velkou Británii byla ponižující, byla naprosto nedostatečná, vlastně dělala z Velké Británie členanečlena. To znamená, Velká Británie měla mít všechny povinnosti jako člen, akorát se nemůže dál podílet na těch rozhodováních.

V té dohodě např. bylo, že má pořád Velká Británie podléhat Evropskému soudnímu dvoru, že tam má být přechodné období, které Evropská unie na základě svého posouzení může neustále kontinuálně prodlužovat do doby, až to tam vůbec nebylo napsáno, kdy. Že samozřejmě platí pravidla Evropské unie pro jejich obchod a další věci. Takže ta dohoda prostě nebyla dobrá. Ale my jsme to říkali, že ta dohoda nebude dobrá, a vy říkáte, že to není žádné trestání ze strany Evropské unie, a já říkám, že to je trest, že to je ukázka toho, jak se bude Evropská unie chovat ke všem zemím, které si dovolí vyhlásit referendum nebo jejichž občané by nedej bože v tom referendu hlasovali pro vystoupení z Evropské unie. To je prostě trest. A my jsme to říkali.

Nicméně ta vláda s tím měla začít už před rokem z toho důvodu, že prostě já jsem byl přesvědčen od začátku, že k té dohodě nedojde, že dojde k tvrdému brexitu, aby si všechny ostatní země v Evropské unii uvědomily, co se stane, když náhodou budou mít tu odvahu o něčem takovém mluvit a jednat. Padlo tady také ze strany některých mých kolegů to, že se vlastně nic neděje. Já si také myslím, že se nic neděje. Možná se krátkodobě otřesou finanční trhy, možná se krátkodobě upraví nějaká legislativa, ale nic závažného se v budoucnu dít nebude. Velká Británie bude znovu suverénním státem a bude si rozhodovat sama o sobě. Takže to, co vidíme, zvlášť v české veřejnoprávní televizi, jaké budou fronty na hranicích, co všechno bude, některá média hledají katastrofu úplně ve všech částech společenského, politického, ekonomického života, jenom aby upozornila, jaká je to katastrofa, tak já se těším na to, až tyto dohody budou skončeny, až prostě na vlastní oči uvidíme.

Závěrem mi dovolte ještě jednu poznámku. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud bude Velká Británie vyjednávat se všemi zeměmi zvlášť, separátně, tak dojde určitě k lepšímu výsledku v těch jednáních, než když za ty země bude jednat Evropská unie. Podívejte se na to, říkal to tady můj kolega Stanjura, to prostě v Evropské unii nejsou partneři, to jsou hospodářští, ekonomičtí soupeři, kteří hlavně mají ve své hlavě své vlastní zájmy, a je to normální, prostě takhle to funguje a nic jiného nemůžeme ani čekat. To znamená, já jsem přesvědčen a žádám vládu, aby v těch věcech jednala za Českou republiku s Velkou Británií, a čím dřív ty podmínky vyjednáme, tak tím to bude pro všechny lepší. Dvě faktické poznámky, nejprve pan poslanec Zaorálek, po něm pan poslanec Klaus. Máte slovo. Já si to nemůžu odpustit a nereagovat na to, protože mi připadá, že to je prostě nepravdivé, nepřesné a není možné to nechat bez odezvy. Ale tady to je prostě zavádění a matení veřejnosti.

Takže první věc je, že potřebujete, aby ten dotyčný přesně definoval, kam se chce dostat, aby řekl, jestli je pro norskou variantu, nebo celní unii a podobně.

Problém prostě není to, že my bychom házeli klacky. Problém je, že na britské straně se ukazuje být nemožné si vyjasnit, kam vlastně chtějí směřovat. Takže to, co jste řekl, pravda není. Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Klause, po něm budou následovat faktické poznámky paní poslankyně Pekarové Adamové a pana poslance Bendy. Prosím, máte slovo. Já bych opravdu nerad hodnotil konzervativní stranu, stejně jako konzervativní strana nehodnotí Českou stranu sociálně demokratickou.

Čili tato debata je taky iracionální. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já chci reagovat na pana předsedu poslaneckého klubu SPD vaším prostřednictvím, pane předsedající.

Vidíme, že to trvalo velmi dlouhou dobu, a stále jsme se nedobrali vlastně žádného pořádného výsledku.

Děkuji. Pan poslanec Benda s faktickou poznámkou. Máte slovo.

Naštěstí u toho nebyli sociální demokraté, to je pravda. Kdybychom tehdy do toho nechali zasahovat Miloše Zemana, tak máme referenda a konec. Děkuji.